Já myslím, že když budeme jenom číst ustanovení zákoníku práce, kterékoliv, bez kontextu, tak prostě dojdeme k absurdním závěrům, jako on před chvílí došel.

To není proti zákoníku práce.

Musí s tím souhlasit jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec.

Já to slyším dnes a denně. Děkuji. S faktickou poznámkou nyní vystoupí pan poslanec Václav Klaus. Prosím, máte slovo. Proč, už jsem říkal několikrát. Ale faktická poznámka slouží jako reakce na předřečníky.

Prosím, máte slovo. To říkal kolega Stanjura.

Já jsem skutečně chtěl poprosit kolegy, všichni, kdo víme, jak kdo bude hlasovat, každým takovýmhle vystoupením získává druhá strana další hlasy. Stahuje faktickou poznámku. Do rozpravy je s přednostním právem přihlášen pan místopředseda Sněmovny Tomio Okamura. Prosím, máte slovo.

Úplně jiné věty a úplně jiné floskule.

Takže to je další zajímavost ta plastičnost dalších politických stran. To je úplně neuvěřitelná situace.